Děkuji vám. Pane ministře školství, prosím. Jinak jsem rád, že jste pozitivní.

Tato čísla víme.

Znova zopakuji, část z toho je asi miliarda, kterou počítáme na navýšení v tuto chvíli toho běžného provozu mateřských, základních a středních škol, tedy regionálního školství, prostřednictvím systému financování regionálního školství. 2,8 miliardy korun může být to číslo, které bude znamenat ty adaptační skupiny, což teď v tuto chvíli víme z terénu podle našich průzkumů, že ten počet dětí je asi třetina.

Pak jste se ptala, paní poslankyně, na očkování. To jsme tady taktéž řešili jak v interpelaci, tak tehdy při lexu Ukrajina.

Na Ukrajině je na rozdíl od České republiky povinné očkování proti tuberkulóze. Ano, je velmi pravděpodobné, že mnohé ty děti nemají s sebou očkovací průkaz. V takovém případě Ministerstvo zdravotnictví umožňuje těm maminkám v případě, že jsou si jisté, že to dítě bylo očkováno, změřit protilátky a ty protilátky jsou uznávány jako očkování.

Děkuji.

Já budu velmi stručný.

Není to pravdivá informace. Bohužel došlo k chybě na straně podkladů z Legislativní rady vlády.

Čili nebylo to fakticky na těch více než 30 dnů. Skutečně měl pravdu. Děkuji.

Dále paní ministryně životního prostředí Anna Hubáčková se omlouvá od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl zareagovat na některá vystoupení, která tady zazněla a která měla zřejmě souvislost s tím, o čem hovoříme.

Takže kdyby nebyl pak potřeba, tak k tomu dojít může. Ono srovnávat některá ta témata myslím není úplně správné. My jsme ve válce.

Proč ten nouzový stav je, je zcela zjevné. Pro to, aby se mohly urychlit některé procesy v rámci veřejné správy tak, aby se nemuselo na všechno vypisovat výběrové řízení. Českých občanů se to dotkne v zásadě jen nepřímo. Takže z tohoto hlediska myslím, že je trošku škoda, že kvůli takové věci, která mi přijde spíš formální, jestli se sejdeme třikrát po 30 dnech, nebo jestli se sejdeme jednou a potom eventuálně podruhé, když to bude potřeba zrušit dříve, než je potřeba, tak je to možná škoda. Ale dobrá. Pak bych zareagoval na paní kolegyni.